Podle mě nemá cenu si dopředu říkat, kdo bude mít pravdu. My jsme přesvědčeni, že návrh zákona je vyvážený, správný a potřebný, je v dobrém slova smyslu výsledkem politického kompromisu všech pěti vládních stran. A jménem vlády České republiky vás žádám, abyste propustili tento návrh zákona do druhého čtení. Děkuji za slovo.

Pane zpravodaji, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Máme před sebou vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s konsolidací veřejných rozpočtů, mediálně známo jako konsolidační balíček nebo ozdravný balíček, který je jedním z klíčových výstupů dohody stran vládní koalice, která byla veřejnosti finálně představena na tiskové konferenci již 11. května 2023.

Tento tisk tvoří nejvýznamnější část opatření směřující ke snižování strukturálního deficitu státního rozpočtu a konsolidaci veřejných financí, přičemž se soustředí na ta témata, která vyžadují legislativní řešení.

Nalezneme zde zákonná opatření tematicky z rezortů samozřejmě financí, Ministerstva práce a sociálních věcí, průmyslu a obchodu, dopravy, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra. Celkově je v tomto návrhu obsažena novelizace 63 právních předpisů, a to na více než 700 stranách, včetně tedy důvodové zprávy. Dochází ke zrušení, jak jsme slyšeli, 21 daňových výjimek a omezení či úpravě jedné takovéto daňové výjimky, taktéž snížení počtu sazeb DPH na dvě se sazbami 12 a 21 %.

Děkuji panu zpravodaji. A než otevřu obecnou rozpravu, načtu ještě omluvy.

Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeno několik přednostních práv. A jako prvního požádám pana místopředsedu Karla Havlíčka.

Udělat takhle zásadní, takhle důležité kroky znamená, že musíte strhnout veřejnost, musíte strhnout ty, kteří vám v tom mají pomoci. A vy jste bohužel v situaci, že vám dnes ti, po kterých to chcete, už nevěří.

Současně po nich něco chcete aby šetřili, ale sami příkladem nejdete, ať už je to tím, že máte o tři ministry více, že zde máte celou řadu nových politických náměstků a tak dále. Podle mého je otázka důvěry v tomto nesmírně důležitá.

Je to o tom, že oni nemají tu zodpovědnost a oni se chtějí zejména zviditelnit. To, že nebudí vaši lidé důvěru, o tom svědčí například to, že zde projednáváme zcela zásadní hospodářskou záležitost, a ministr pro hospodářství, i když vím, že se to tak nejmenuje, ale můžeme říci, že to je do značné míry ministr průmyslu, obchodu, inovací, energetiky a tak dále, zde není. Popravdě on zde není už delší dobu.

Já jsem žádnou vizi od vás neviděl.

Principiálně se neshodneme v jedné věci, a to je v tom, že restart hospodářství, aspoň tak já to vnímám, my vnímáme tak, že by se měl udělat prostřednictvím privátního sektoru, a to tak, že se bude motivovat, myslím tím firmy, živnostníky, zaměstnance. Současně jsme toho názoru, že se musí dělat přes úspory, ale zcela jasné, a nemůže se to nějak obcházet, současně, že se to musí udělat tak, že se nezvýší daně až na absolutní výjimky, na kterých jsme schopni se domluvit.